O těch sportovištích souhlasím s panem poslancem Urbanem, že ta situace... Většinou občanská sdružení ten majetek měla v 90. letech a pak logicky to bylo nad jejich síly, velmi často je úplatně nebo neúplatně převáděla. Ale pozor u těch pronájmů! Pozor! Pozor na policii a státní zástupce! To je neekonomické přece, pronajímat tělocvičnu někomu za korunu ročně.

Ale opravdu, zvažte to. Akorát. Děkuji. Pan poslanec Urban odmazává svoji faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Nechci debatu příliš prodlužovat, proto faktická poznámka. Podle mého názoru ten zákon je příliš kostrbatý. Je možná dobře míněný. Ten nadpis by každý z nás podepsal, ale jakmile se podíváme dovnitř, tak zjišťujeme, že se bude odehrávat především v oblasti byrokracie celá podpora, a nikoliv faktické peníze, které by někam měly přijít. Myslím, že čím jednodušší ten zákon bude, tím lépe pro všechny. Ať si stát organizuje své, nechá kraje a obce na vlastní organizaci. My tím zákonem zasahujeme i do samostatné působnosti obcí, kde jim v rámci samostatné působnosti říkáme, že jsou povinni mít plán rozvoje sportu. To my tedy asi budeme u nás v obci, nás je tam sto trvale žijících obyvatel, tak budeme asi každý rok psát plány rozvoje našeho sportu.

Bojím se trošku toho, aby se neobjevilo, že budeme potřeba vyměnit žárovku a to už nebude v plánu rozvoje sportu, a tím pádem bude potřeba aktualizovat už aktualizovaný plán sportu, který už jsme tam měli předtím. A tak dále a tak dále. Já bych moc prosil, aby tento návrh zákona šel i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Ještě dvě faktické poznámky, pak s přednostním právem pan zpravodaj. Pardon, tři faktické poznámky. Takže s první faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Ivan Adamec, po něm paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem chtěl jenom několik vět, pěkné odpoledne, k té ideji, kterou řekl pan zpravodaj, že bychom ty rejstříky měli dotáhnout ještě o nějaký stupeň výše a začít budovat rejstřík sportovišť. My jsme se na úrovni relativně velkého města pokusili udělat pasportizaci našich sportovišť, poskytnout tyto informace veřejnosti přes internet, zmapovat tyto záležitosti. A já vám garantuji, že už na úrovni stotisícového města vměstnat do tabulky a jakýmkoli způsobem objektivizovat tuto oblast a z té tabulky být schopni vyčíst reálné potřeby, v jakém stavu jaké sportoviště je, jaké investice potřebuje, je v podstatě nemožné bez toho, abyste měli k dispozici nějaké insidery, lidi přímo z té lokality, kteří vědí, jak který sportovní klub funguje, co se kolem něj děje, kde ta investice má smysl, kde ta investice nemá smysl. A představa, že kromě nějakých strategických investic do velkých sportovišť republikového či krajského významu lze takto mapovat všechno a z jakkoli podrobné tabulky něco objektivního vyčíst a na základě toho dělat v celorepublikovém měřítku nějaká rozhodnutí, je naprosto mylná.

A bez lidí, kteří v místě mají místní znalost, a bez schopnosti třeba i politika vyslyšet jejich doporučení, což není žádný lobbing v tom negativním smyslu, se žádné dobré rozhodování ani v oblasti sportu nedá dělat. Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Také nechci zdržovat, proto jenom faktickou poznámku.

Ale já o tom mluvit příliš moc nechci.

A on to tady naznačil, samozřejmě.